Dobro.

Duže vrijeme se u našem pravosuđu događaju šokantne stvari. Posljednja u nizu je sudska presuda svećenika iz Slavonije koji je za silovanje, odnosno, sodomiziranje dječaka dobio kaznu samo rada za opće dobro.

Znači ispada, da je u očima hrvatskog pravosuđa, ozbiljniji prijestup 2 grafita, nego višestruko silovanje djeteta. Što daje za naslutiti, da je hrvatsko pravosuđe politički instrumentalizirano, da svojim da tako kažem sebi bliskim ljudima odnosno ljudima bliskih sa vlašću aktualnom, a mi smo svjesni da je Katolička crvka jedna od najmoćnijih institucija u Hrvatskoj i da je usko povezana s HDZ-om, vidimo da svećeniku se gleda kroz prste, a da se nekom drugom za puno banalniju stvar izriče oštrija kazna isključivo iz političkih razloga zato jer nije podoban aktualnom režimu. Htio bi napomenuti još stvari, a ta je da je tijekom suđenja isplivala šokantna činjenica da je vrh crvke to prikrivao, znači ovako veli svi su sve znali, ali svi su šutili i prema onome što je rekao svjedok. On je rekao da je bila direktiva biskupa da se taj slučaj seksualnog zlostavljanja, sodomiziranja, pedofilije nazovimo kako hoćemo, silovanja maloljetne osobe jednostavno treba gurnut pod tepih. I da taj slučaj nije dobio sudski epilog da nije došlo do presude protiv svećenika, vjerojatno se ne bi za taj slučaj nikad ni saznalo jer bi ga crkva prikrivala. I što nas to navodi? Pa navodi nas na to da Katolička crkva očito ima sustavnu politiku prikrivanja pedofilije. I iz tog razloga pozivam nadležne institucije, prvenstveno pravobraniteljicu za djecu koja se umjesto ovakvim slučajevima groznog zlostavljanja djece, umjesto recimo iskorištavanja djece za prosjačenje itd., bavi time jel se ja slikam sa učenicima ili ne. a u isto vrijeme i ja sam zbog toga bio izložen linču njenom osobnom i medija koji su u službi režima. A ovaj svećenik koji je sodomizirao dječaka on je ne samo pod zaštitom pravosudnog sustava, on je ujedno i pod zaštitom političkom i medijskom, znači njegovo ime se javno ne govori, njegovo ime je tajno, znači nikome drage dame i gospodo ništa, pojeo vuk magare. I meni je šokantno da je registar pedofila tajan. Ja ne znam kome je u interesu da registar pedofila ne bude javan podatak jer javnost ima pravo znati tko su pedofili među nama, tko su ti koji zlostavljaju djecu na najužasniji način. Međutim, aktualna vlast znači HDZ-ova Milan Bandić i HNS očito oni ne žele da taj registar izađe van i iz tog razloga ga skrivaju. Da li je to zato jer se njihovi članove nalaze u tom registru ili nekog drugog razloga, mi ne znamo. Ali ono što znamo jest da u razvijenim zemljama zapada pogotovo u SAD-u kojima se klanjamo ispred kojih pužemo tamo je registar pedofila javan. Znači vi kada se doselite u neku četvrt ili ako živite u nekoj četvrti naselju itd., vi možete otići na Internet i vidjet tko su pedofili u vašem naselju da kažete djetetu, dijete pazi se itd. A zašto? Zato jer pedofilija po svojoj prirodi nije izlječiva znači to je patološka sklonost koja je na neki način, neki negiraju da je to opredjeljenje, ali to je nešto čega se pedofili ne mogu izliječiti. Znači pedofil je pedofil, kao što je heteroseksualac heteroseksualac, homoseksualac homoseksualac, biseksualac biseksualac. Jednostavno znači pedofil to je njegova sklonost k djeci. Pa da bi javnost mogla znati koji su to svećenici koji zlostavljaju djecu jer što se događa, preseljavanjem tog katoličkog svećenika iz jedne župe u drugu, evidentno to je zasigurno se zlostavljanje nastavlja. Znači praksa iz svih zemalja gdje se pedofilija zataškavala da su se ti problematični svećenici samo selili, a da je zlostavljanje išlo dalje. Nažalost vidim da su u ovoj državi interesi djece na zadnjem mjestu, a pravo na zaštitu svojeg osobnog zdravlja, tijela, sreće to je osnovno ljudsko pravo, pa i dječje pravo.

ili novčanih kazni. Na taj način se uspostavlja prijeko potrebni pravni okvir te zajednička pravila za međusobnu suradnju i uzajamnu pomoć država članica u prekograničnoj provedbi odluka o administrativnim novčanim kaznama u području upućivanja radnika izrečenih za povrede zajamčenih prava upućenih radnika ili radi nepoštivanja administrativnih zahtjeva i mjera kontrole. Također treba reći da prekogranično upućivanje radnika je sastavni dio slobode pružanja usluga a predmetna direktiva dio je europskog pravnog okvira kojemu je osnovni cilj zaštita prava upućenih radnika. Pružatelji usluga dužni su za vrijeme trajanja upućivanja poštivati određena pravila u uvjete koji se tiču ostvarivanja poslovnoga nastana ali i određene uvjete rada radnika koje upućuju prema pravilima zemlje domaćina. Radi proširenja EU, prekograničnoga elementa i visoke mobilnosti ove kategorije radnika, mjere nadzora i kontrole poštivanja pravila nisu bile efikasne te su učestale zloupotrebe slobode poslovnog nastana i nepoštivanja zajamčene razine prava radnika. Na temelju predmetne direktive članice EU od 18. lipnja 2016. godine usvojile su određene konkretne administrativne zahtjeve te mjere kontrole, primjerice obvezu podnošenja prethodne izjave o upućivanju, obvezu čuvanja ugovora o radu i evidencije radnog vremena na mjestu privremenoga rada, imenovanje osobe za kontakt u državi domaćinu, obvezu prijevoda ugovora o radu, obračunske liste plaće, dokaz o stvarnoj isplaćenoj plaći itd. koje će moći omogućiti, sve to će moći omogućiti bolji nadzor i smanjivanje zloupotreba uz efektivnu administrativnu pomoć i suradnju svih relevantnih tijela. U tim okvirima adresirano je i pitanje uzajamnog priznavanja prekograničnih administrativnih sankcija ili novčanoj kazni izrečenih stranom pružatelju usluga u državi u kojoj je pružao usluge te omogućavanje njihove naplate u državi njihovog poslovnog nastana. Za sada toliko, zahvaljujem. Žele li izvjestitelj odbora uzeti riječi? I javio se gospodin Tomislav Panenić iz Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista. Nema ga. Gospodin Silvano Hrelja iz Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, ima ga. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Ni ja neću biti dug, možda minutu, dvije. Dakle doista oko, o ovom Prijedlogu zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika smo raspravljali doduše kratko ali smo rekli da je ovo vrlo korektan zakon. Ovaj zakon koliko god bio kratak ima i svoj pojmovnik, to je ono pod točkom 3. ono što sam ja tražio za onaj puno ozbiljniji zakon koji smo prethodno raspravljali jer mislim da je to potrebno jer se uvijek kada se unose novi pojmovi u zakonodavstvu treba objasniti što je pisac htio reći. Vrlo je precizan ovaj prijedlog zakona i ja sam se konzultirao na pauzi sa državnom tajnicom jer mi je zaškripalo nešto da u članku 13. ovog zakona tijelo koje naplaćuje kaznu u našoj državi za prekršaj koji je napravljen npr. u Austriji ima pravo od njihovih nadležnih organa, po nalogu recimo neke njihove inspekcije rada ima pravo tražiti dodatno pojašnjenje. I pazite najdulji rok za očitovanje te institucije je do najviše 2 dana. Meni je to bilo malo nepojmljivo jer kod nas se obično propisuju 7, 8 15 dana za očitovanje druge strane. Očito da ćemo se morati i mi u našem zakonodavstvu prilagoditi modernim tehnikama komunikacije i komunicirati ne samo preporučenom poštom nego i mailovima i na druge načine tražiti dodatne podatke koji nam trebaju za takve odluke. Isto tako rečeno je jasno i nedvosmisleno kada se kazna neće naplatiti ukoliko je manja od 350 eura. Isto tako ukoliko je kazna koju je ajmo reći inozemna institucija zadužena za nadzor propisala u nesrazmjeru sa troškovima, odnosno veći su troškovi od same vrijednosti kazne onda se isto tako neće naplaćivati. Ali mislim da je ovo jedan potpuno novi način postupanja da za našeg radnika kojeg je naša firma poslala raditi u inozemstvo ukoliko se on ne pridržava po ne znam po kom pravilu ne pridržava se propisa u toj zemlji, kazna se naplaćuje u matičnoj zemlji, u zemlji poslovnog nastana, odnosno pripada prihod od te kazne pripada državnom proračunu RH, kada su u pitanju naši radnici.

Ovo je meni lijepo da se, ako se udubite u zakon vidjeti ćete tijek dokumenata i nadležnost institucija i mislim da ovdje nije definitivno ništa nepoznato, ali potaknut ovim načinom rada, onda ja uvijek postavim jedno dodatno pitanje, uvijek želim stvari proširiti, a proširujem stvari i pitam vas i sebe, ako je to tako, zašto za naše građane koji primaju mirovinu iz Njemačke, Njemačka ubire poreze a nastanjeni su kod nas i ovdje imaju osigurano zdravstveno osiguranje samo zbog toga što su po statusu umirovljenici? Da li to znači da smo kao država bili nedovoljno aktivni, da smo zakasnili, njihovo je pravo ako nećemo mi onda će oni ali da li bi bilo pametnije s obzirom na sve što pružamo, našim građanima kojim su svoju mirovinu zaradili u Njemačkoj, da se onda porezi plaćaju u Hrvatskoj, porezni sustav se promijenio, danas više je vrlo malo razlike od poreza u Hrvatskoj i Njemačkoj, je još uvijek ali ne toliko, ali neka druga prava se ostvaruju u RH.

Hvala lijepa.

Znači, niti jedan sustav vjerojatno nije pravedan, ovo rabim samo na trenutak to, samo da objasnim, niti jedan slučaj nije pravedan jer od one jedine mirovine bi trebali platiti sva davanja. Dobro. odgovorit ćete mi poslije, može?

Poštovani gospodine Hrelja, kad ste govorili vezano za naplatu kazne odnosno nesrazmjeru troškova vezanih za naplatu kazne, pala mi je na pamet, ja znam da smo imali problem čini mi se, prošle godine ovdje kod naplata kazni parkiranja stranim državljanima u RH. Uglavnom to obavljaju gradske službe i one su zapravo te naplate ustupile nešto slično kao faktoring društva, ustupile su to odvjetničkim društvima recimo Austriji i Njemačkoj, i za kazne od 15, 20 ili 30 eura, građani EU-a dobivali su kazne i do 150, 200 i 300 eura. I činjenica da su to morali platiti. Dakle, i onu stvarnu kaznu od 15 ili 20 eura za parkiranje, morali su platiti to recimo u svojoj matičnoj zemlji, jer smo mi zapravo ta potraživanja za naplatu kazne dopustili da se naplate njihova faktoring društva, odvjetnička društva i svi oni koji su mogli uprihodovati taj novac. RH je dobila samo onaj dio, odnosno jedinice lokalne samouprave, onaj dio koji su zapravo potraživali, a ovo ostalo je bilo u zemlji od koje su to potraživali. Hvala i vama. Odgovor na repliku, gospodin Hrelja. Da ali, to je sloboda i u ovom zakonu ima slobode, ovo je zadaća državna tijela koje odlučuje da ukoliko je nesrazmjerna kazna odnosno veći troškovi onda se neće naplaćivati. Državno tijelo koje je zaduženo za provedbu ovoga može i drukčije odlučiti, neću se s time baviti i dat ću to nekom drugom da ja neću imat, onda ja neću imati troškova. Dozvolite, imam vremena pa da odgovorim i potpredsjedniku. Dakle, to je možda bilo tako prije ožujka ove godine. Od ožujka ove godine po naputku Ministarstva financija Porezne uprave, dvije mirovine se zbrajaju i ukoliko zajedno prelaze 3 800 kuna, na sve ono što je preko, plaća se porez po jedinstvenoj stopi poreza. Dakle, moram još jednom pohvaliti Poreznu upravu kao što sam i učinio u 3. mjesecu da su konačno nakon nekih dobrih 8 godina mojeg nastojanja i ne samo mojega, taj dio riješili. Zahvaljujem gospodinu Hrelji na odgovoru, zanimljivo. Gospodin Marko Šimić ispred HDZ-a. Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Danas je pred nama Konačni Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika koji je Vlada RH dostavila u saborsku proceduru još u mjesecu lipnju ove godine imali smo prvo čitanje ovoga zakona. Prilikom prvog čitanja zapravo zastupnici nisu iznijeli nikakve važnije i značajnije primjedbe i prijedloge za promjenu dakle, ovoga zakonskog prijedloga stoga je nadležno ministarstvo i Vlada RH u drugo čitanje uputila istovjetan prijedlog samog konačnog zakona. Raspravili su o ovom pitanju i nadležni saborski odbori i u prvom i u drugom čitanju, jednoglasnim odlukama nadležnih odbora ovakav prijedlog zakona je usvojen s toga ni ja neću u svojoj raspravi pretjerano lamentirati o ovom konačnom zakonskom prijedlogu, navest ću samo neke bitne momente vezane uz ovaj konačni prijedlog zakona. Važno je reći da su sloboda u pružanju, usluga slobodno kretanje radnika i sloboda poslovnog nastana temeljena na načelu unutarnjih tržišta u EU i da su ugrađena u ugovoru u funkcioniranju EU-a. Ukidanje prepreka za slobodno pružanje usluga na temeljima poštenog tržišnog natjecanja, uz osiguranja odgovarajuće razine zaštite prava radnika, trajniji je cilj EU. Zapravo na ovome počiva i nekakav razlog za donošenje ovakvog zakona, kao što možemo navesti da je jedan od glavnih elemenata i razloga za donošenje ovakvog zakona usklađivanje sa direktivnima Europskog parlamenta i Vijeća, a tu je važno prvenstveno napomenuti Direktivnu 71 iz '96. godine koja je jedan od temeljnih pravih akata EU, koji se odnosi na zaštitu pravo upućenih radnika. Te podsjećam da je prenesena u pravni poredak RH, još Zakonom o strancima u čl.66 do 89. članka. U praksi su se dogodile mnoge teškoće u kontroli i nadzoru primjene o odredbu ove direktivne, stoga je 2014.g donesena druga direktiva koju u kolokvijalnom jeziku zovemo provedbena direktiva, kojom se uvodi obveza suradnji i uzajamne pomoći putem korištenja informacijskog sustava unutarnjeg tržišta, skraćeno IMI, na za to propisanim i jedinstvenim obrascima. Važno je reći da se ovim prijedlogom zakona uspostavlja neophodan pravni okvir, odnosno, zajednička pravila za međusobnu suradnju i uzajamnu pomoć država članica u prekograničnoj provedbi odluka, u administrativnim novčanim kazanima ili drugim administrativnih financijskih sankcijama, izrečenih pružatelju usluge s poslovnim nastanom u državi članici EU, ili Europskog gospodarskog prostora za povrede zajamčenih prava upućenih radnika ili kršenje ostalih pravila, administrativnih zahtjeva ili mjera kontrole za vrijeme upućivanja koje pružatelj usluga treba poštovati prema odredbama ove dvije navedene direktive i koje su prenesene u nacionalna zakonodavstva. Ovim prijedlogom zakona uređuje se sadržaj, pravila postupak i načela uzajamne suradnje i pomoći. Uređuju se i opseg i područje te pravne suradnje. Određuje se i područje primjene od koje se isključuje, odnosno, kaznene od koje se isključuje primjena ovog zakona, ona se odnosi na novčane kazne i druge sankcije na temelju odluka izrečenih u kaznenim, prekršajnim, građanskim i trgovačkim stvarima. Određuju se i nadležna tijela za međunarodnu suradnju, određuju se i zahtjevi i minimalni sadržaji zahtjeva u komunikaciji nadležnih tijela. Zakon određuje i razloge za odbijanje, te razloge za prekid postupka izvršenja, određuje i da troškovi provedbe zahtjeva, uplatiti će se u proračun RH, te određuje nadležnost u sporovima u vezi nastanka potraživanja, gdje je sporove moguće pokrenuti samo u državi koja je podnijela zahtjev.

Važno je napomenuti da su načelo uzajamne pomoći, povjerenje i priznavanje zahtjeva temelj suradnje nadležnih tijela država članica, prilikom postupanja po ovim zahtjevima. Ovako uspostavljeni jedinstveni sustav suradnje omogućiti će uvjete za učinkovitije kažnjavanje, zloupotrebljavanje i zaobilaženja važećih pravila u području upućivanja radnika, njihovo bolje poštivanje, čime se postiže viša, ujednačenija i usporediva razina zaštita pravo upućenih radnika u EU, te posredno osiguravaju pravedniji uvjeti za pošteno tržišnu utakmicu na unutarnjem tržištu. Važno je reći da su ovaj zakonski prijedlog, još jednom ponavljam, raspravili svi nadležni odbori, da je na svim odborima ovaj zakonski prijedlog usvojen jednoglasno, kao i nakon prvog čitanja ovdje u Hrvatskom saboru, stoga Klub zastupnika HDZ-a poduprijeti će ovakvog konačnog prijedloga zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanju radnika. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovaj zakon većina klubova odnosno, svi gotovo klubovi su u raspravi podržali i naravno da kada govorimo o prenošenju europskih standarda direktiva, odnosno, interpolaciju u hrvatsko zakonodavstvo, tu nemamo neke zamjerke. Ali kad govorimo o ovoj temi, ne možemo ne spomenuti probleme koje imamo u Hrvatskoj i nažalost jedna od mana ulaska Hrvatske u EU je i ta da naši ljudi, naravno, sreća za one koji eventualno mogu nešto više zaraditi na nekim drugim poslovima, ali nedostatak, naravno za te iste ljude, jer odlaze iz svoje zemlje i za Hrvatsku koja nažalost ostaje bez kvalitetnih ljudi je odlazak ljudi iz Hrvatske, odnosno, u proteklih godina, a ja bi rekao u zadnju godinu preko stotina tisuća koja su napustili RH. Jedan od načina s kojim bi možda mogla nešto tu napraviti, a naravno da se tu nadovezuje na ovaj zakon, jer se govori o problemima, kada naše tvrtke šalju radnike u druge zemlje je konkretno gospodarstvo, konkurentni izvoznici i o tome bi naša Vlada trebala voditi računa. Mi smo izgubili, kažem u zadnju godinu dana preko 100000 ljudi koji su otišli iz Hrvatske, najčešće se tu spominju zemlje poput Irske, poput Njemačke i o tome bi trebali više govoriti i o tome bi se trebali više posvetiti.

Znači to je nešto što mora biti prioritet ovoj Vladi. Evo vidjeli smo proteklih dana se u javnosti vodila polemika, jednog gospodina koji je ljudima poručio iz Splita da su im širom otvorena vrata, neka odu. To su loše poruke, mi moramo ljudima omogućiti ovdje posao. Ako rade već u drugim zemljama, da te poslove nude naše tvrtke. To ćemo omogućiti kroz konkurentnije gospodarstvo i kroz sposobnije izvoznike ne smijemo se orijentirati šta je nažalost sada problem u Hrvatskoj većinom na turizam, to je sada postala mantra kao da će nas turizam i sam po sebi spasiti. Pogledajte koliko izvoza imaju Mađarska, Slovačka, Češka zemlje koje su usporedive sa Hrvatskom, Slovenija, a pogledajte koliko milijardi eura ima izvoza Hrvatska. Znači moramo se orijentirati prema tome jer na kraju ni po ovom zakonu nažalost nekada neće biti puno predmeta jer nažalost malo naših tvrtki i dolazi u priliku raditi u stranim zemljama pa neće se naći u nekim situacijama koje su obuhvaćene ovim zakonom. Znači tu je jedna tematika s kojom ćemo se svi složiti, ali problemi su negdje drugdje i moramo ih pod hitno početi rješavati.

Kolega Maras, vi ste u svojoj raspravi rekli da je dobro da Hrvatska donosi ovaj zakon i da se usklađujemo sa europskom direktivom, naravno da i mi iz HSS-a i ja osobno to podržavam jer je to sigurno jedan alat kojim će se urediti ovo tržište na koji način će i Hrvatska i europske države međusobno komunicirat u smislu zaštite i svojih gospodarstvenika, ali prije svega radnika i na koji način će regulirati ove poslove. U zadnje vrijeme je dosta tržište rada uznapredovalo pogotovo u slanju naših metaloprerađivačkih radnika u europske države, gdje su naši radnici cijenjeni. I ono što je često bila dilema da naše tvrtke u tom dijelu nisu dovoljno konkurentne zbog dupliranja poreznih obveza i zbog toga što je na određeni način destimulirano naše gospodarstvo pa se mora naći na tržištu EU i drugih država u konkurenciji sa nekim članicama EU koje su to kvalitetnije regulirale i u zaštiti svojeg gospodarstva. I s druge strane javlja se problem kod takvih poslodavaca obzirom da dio radnika koji kada nauči poslove, nauči jezik odlazi i radi za strane tvrtke, tu se nalazimo u problemu da već imamo nedostatak radne snage i da se događa i u Hrvatskoj da moramo uvoziti radnu snagu što sigurno nije dobro. I moramo naći način da prije svega kvalitetno pomognemo našem gospodarstvu, našim poduzetnicima, a s druge strane da omogućimo da naši radnici imaju adekvatna primanja i da ostanu vjerni kako svojim tvrtkama tako i RH, a onima koji dolaze raditi u RH da omogućimo kvalitetne uvjete da taj vid dobrog domaćina da odaje dobar utisak o Hrvatskoj i da na taj način pripomognemo onim poduzetnicima. Pogotovo imamo sada berbu poljoprivrednih kultura gdje nema dovoljno radne snage i moramo naći načina da im pomognemo.

Bilo bi dobro kada bi radili za naše izvoznike, to je u vrlo rijetkim slučajevima. I sada kada ste to spomenuli moram reći da sam razočaran i sa jučerašnjim događanjem jednog poslovnog lista koji se zove „Dan velikih planova“ gdje sam vidio nikakve plane Vlade RH gospodina Plenkovića vrlo ja bi rekao flet rasprava njegova o 30 minuta gdje ništa nije rekao nikakvu reformu posebno spomenuo. Znači mi nismo orijentirani prema tome ili nemamo ideja nažalost u hrvatskoj Vladi da se pomogne izvoznicima, da se pomogne ljudima koji zapošljavaju i koji bi eventualno mogli početi dobivati neke poslove van RH, van naših granica na tržištu EU.

Dok se promijeni ta psihologija i ta logika u našoj Vladi, ja sam uvjeren da ćemo mi i dalje gubiti radnu snagu i ovo što ste vi rekli po meni je jedini na kraju scenario i rješenje koje će se desiti kroz godinu, dvije je to da ćemo morati u velikim količinama tražiti za neke stvari u Hrvatskoj ljude koji su spremni raditi jer sada neke naše tvrtke građevinske, vi danas možete naći posao taj tren ukoliko ste dobar majstor jer tih ljudi više nažalost u Hrvatskoj niti nema. Izvolite.

i nije primjereno ovom Visokom domu, ja vas molim i apeliram na vas. Ljudi zaslužuju odgovore. Andrej Plenković treba dati odgovor. Ovo više nije problem Zdravka Marića, ovo nije problem Martine Dalić, ovo je problem Andreja Plenkovića. I on je inkriminiran ovakvim ponašanjem njegovih ministara. Želimo sutra odgovor da li je ovo istina, želimo sutra odgovor šta se dešavalo u Agrokoru i to hrvatska javnost mora znati. Nemoguće je i neodrživo ovakvu situaciju ignorirati iz dana u dan a to premijer Plenković radi. I mi se pitamo zašto to radi, koga on štiti i koga on skriva. I ukoliko ne dobijemo te odgovore, postavljati ćemo pitanje svaki dan, evo danas je 7 sati, prekinuli smo raspravu oko jednog zakona, pitati ćemo svaki dan i tražiti ćemo svaki dan odgovor. Zahvaljujem gospodinu Marasu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, dva ozbiljna kluba opozicijska u Hrvatskom saboru rade strašno dramatičnu situaciju evo koja baš je zabrinula cjelokupnu hrvatsku javnost do te mjere da evo ljudi su na ulicama pa se mi ovdje u Saboru moramo plašiti tako dramatične situacije. Dakle predstavnik kluba MOST-a i predstavnik kluba SDP-a na temelju objava na blogu Ivice Todorića bez da itko u Hrvatskoj zna da li je to doista njegov blok, tko to piše, traže ostavku Vlade i Andreja Plenkovića. Kada govorimo o tom sastanku kojega spominje gospodin Bulj, ja bih podsjetio da je taj sastanak inicirao gospodin Božo Petrov, na njemu bio i on može jasno objaviti sve što je na tom sastanku bilo, tko je na koga vršio pritisak, tko je zatražio sastanak u Vladi, kako je do tog sastanka došlo, ne treba zbog toga pitati niti kolegicu Dalić niti kolegu Marića. Sve o Zdravku Mariću, o njegovom ulozi, oko Agrokora smo imali cjelodnevnu raspravu u Hrvatskome saboru, izložili smo stavove pojedinih klubova i koliko se ja sjećam nakon te rasprave kolega Marić je i dalje ministar financija i to je bila ona točka prijeloma u kojemu je, nakon čega je došlo do rekonfiguracije Vlade i nakon čega je MOST praktično postao oporba. Prema tome sve što smo trebali reći, sve argumente koje smo trebali iznijeti iznijeli smo u postupku koji se odnosio na traženje da odstupi, da se sa funkcije ministra financija ukloni Zdravko Marić. Ja držim da je sva istina oko Zakona o izvanrednoj upravi i postupku izvanredne uprave na kraju pokazana stanjem u Agrokoru. Ljudi pa mi ovdje dižemo tenzije, stvaramo dramatiku i treba pitati zaposlenike Agrokora kako je i na koji način postupila Vlada. Treba pitati dobavljače, brojne OPG-ove, male poduzetnike kako i na koji način doživljavaju Zakon o izvanrednoj upravi, njih treba pitati. To što mi ovdje na ovoj razini čitajući dnevno nečije blogove stvaramo dramatiku to više govori o nama nego o doista o problemu kojega vi na ovaj način pokušavate prikazati. Za mene osobno, a dugo sam godina u politici, lex Agrokor kako se naziva, je najbolja intervencija bilo koje Vlade u hrvatskom gospodarstvu. Najuspješnija intervencija. I umjesto da tim ljudima, koji su tu intervenciju napravili, koji su spasili hrvatsko gospodarstvo zbog kaosa koji bi bio nastao u Agrokoru, koji su omogućili da 56000 zaposlenika prima plaću.

Mi ovdje tražimo od čestitih ljudi koji su to radili kao državni dužnosnici, članovi Vlade Andreja Plenkovića, prozivamo ih da se povuku, da dadu ostavku, blatimo ih, kriminaliziramo ih i ne znam sve što o njima ne govorim. Vjerojatno će ove objave na blogu imati svoj sudski epilog po privatnim tužbama. Pričekati ćemo to, i to ćemo također vidjeti.

Prema tome, ono što smo napravili sa Zakonom o izvanrednoj upravi je po meni, doprinijelo stabilizaciji, financijskoj i gospodarskog sustava RH i mi u HDZ-u na to možemo samo biti ponosni. Zahvaljujem gospodinu Branku Bačiću. Poštovani kolega Bulj, ja bi vas lijepo molio, imate instituta dovoljno, a možete komentirati … [[Upadica se ne čuje.]] kolega Bulj, molim vas.